Děkuji panu předsedovi vlády.

A potom mám jednu organizační záležitost, která je potřeba pro losování ústních interpelací.

Takže to je moje informace. Připraví se pan místopředseda Gazdík. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Já bych rád upozornil, že ta samotná restituce, ten návrat hmotného majetku, není jediným obsahem a jediným akcentem tohoto zákona.

Samozřejmě tím, kdo musel nejvíc ustoupit, byla katolická církev, protože ta toho majetku měla nejvíc.

A navážu, protože znovu tvrdím, tady jde především o tu nezávislost na státu, a zde si dovolím tvrdit, že to je ten kámen úrazu. Pan premiér hovořil o nepřiměřených finančních kompenzacích, nepřiměřených finančních nárocích. Moc vás prosím, já vás nepřekřičím, prosím, nepřekřičím, prosím... Já požádám sněmovnu o klid. Kolega Kalousek by nemusel zvyšovat hlas. Prosím, pokračujte. S tím souvisí ona teze o nepřiměřených finančních nárocích. Kolegové, do této chvíle byly církve závislé na státu, komunistický stát dobře věděl, proč to dělal. Protože majetek znamená nezávislost. Tohle měli komunisté dokonale zmáknuté. Sedlák byl svobodný na své půdě, živnostník byl svobodný ve svém krámě, bylo potřeba mu to sebrat. Od té doby byly všechny osoby v Československu závislé na státu, což bylo přesně to, o co komunistům šlo.

Ano, teď dochází k jistému předfinancovávání. Teď několik let bude dvě až tři miliardy ročně vyšší náklad, aby v budoucnu, po 30 letech, už nebyl žádný. A já si dovolím říct, že vám nejde o ty dvě až tři miliardy ročně v aktuálním čase.

Vám strašně vadí ta nezávislost.

A to logicky dráždí a vadí všem komunistům ve všech politických stranách v této Sněmovně!

A předpokládám, že ani nemůžete vyčerpat, pane předsedo, ty dvě minuty, protože v 11 hodin musíme začít jiný program. Já jsem to poznamenal do toho protokolu. Máte slovo, pane předsedo. Děkuji za slovo. Jenom jedna drobnost mi tam tak trošičku neladila. V té době, o které on hovořil, nevládli přece komunisté, byť byli většinoví, sami, ale vládli prostřednictvím Národní fronty. A tam nebyla jenom Komunistická strana Československa.

Děkuji. Děkuji panu předsedovi Kováčikovi. S další faktickou poznámkou pan poslanec Kudela.